393. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Protože nemůžeme posoudit, kdo by byl zvolen dřív nebo komu by to funkční období začalo dříve a komu později, tak jsme na volební komisi navrhli také ustálený postup, spravedlivý pro všechny případně zvolené kandidáty, a to v tom duchu, že zvoleným členům započne jejich čtyřleté funkční období nejdříve dnem 13. července, tak aby to bylo, pokud by teoreticky byla obsazena obě místa, sjednoceno a nedošlo k souběhu těch funkčních období.